Já jenom ještě v reakci na to, co říkala paní poslankyně Maxová. Byla tady ústavněprávním výborem navržena procedura, dopředu známá, každý se s ní mohl seznámit, celá tato procedura tady byla na začátku schválena, celá ta procedura byla přesně dodržena, prošli jsme ji tady hlasováním a hlasování dopadlo tak, jak dopadlo. Někteří říkají, že nebudou pro zákon hlasovat, ať bude v jakékoli podobě. Mně také nevyhovují některé výsledky toho hlasování. Mrzí mě, že třeba tady hlasováním prošlo vypuštění té možnosti obracet se na Ústavní soud ve věci rušení zákonů. Stejně tak neprošly nebo prošly jiné pozměňovací návrhy. Podle procedury bychom nyní měli podle transparentní dopředu stanovené procedury dodržet samozřejmě ten postup hlasovat o návrhu jako o celku, nicméně formálně samozřejmě je možné předložit návrh na vrácení do druhého čtení.

Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Všechny vás odhlásím, požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Tak, počet se ustálil.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a tento návrh zákona byl vrácen do druhého čtení k projednání. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, jenom aby zaznělo protože cítím a chápu jistou hořkost předkladatele tak aby zaznělo také něco pozitivního.

Prosím. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, ano, i mě pobavilo vystoupení pana poslance Kalouska, ale já ho zklamu. Ze zákonů, u nichž byl dokončen legislativní proces, tak ze tří mi dva prošly a jenom jeden ne. Takže to zas není tak špatná úspěšnost na to, jak oblíbené tady ty návrhy jsou vzhledem k jejich předmětu. Prosím. Pan ministr si o to sám říká. On se hrozně zlobí, když říkáme místo ministr bez portfeje ministr bez práce.

Takže abychom byli spravedliví, tak jste jenom mírně poškodil občany České republiky tím, že jste prosadil dva návrhy zákonů za dva a půl roku fungování této vlády.

Nyní pan ministr, prosím. Asi byste se měl podívat na legislativní plán vlády, kolik kdo tam má uloženo předložit předloh a jakých. Ale já vám slibuji, že vám to tempo budu kazit já, protože sem nějaké ty návrhy ještě předkládat budu. Ale je docela zábavné, když mi tady předsedové klubů či stran TOP 09 a ODS vykládají, kdo jak poškodil občany České republiky po těch dvou předchozích volebních obdobích. Pan předseda Laudát se hlásí?